Rodičovský příspěvek je univerzální všeobecná dávka státní sociální podpory, jejímž účelem není testovat příjmovou a majetkovou situaci jejich adresátů. Není v žádném případě náhradou mzdy, jak také často zaznívá.

Jde tak o nespravedlivé a diskriminační opatření vůči rodičům dětí do čtyř let, kterým má být navýšení z rozhodnutí vlády upraveno, přestože dle jednoho z původních návrhů Ministerstva práce a sociálních věcí se jich mělo týkat také. Jde o popření zásady legitimního očekávání, prostě slušnosti a spravedlnosti. Děkuji.